Zákon o elektronické evidenci tržeb byl zpočátku nejspíš vnímán rozporuplně a jeho přijetí bylo řekněme poněkud vlažné, nicméně se podařilo celý tento robustní a nákladný projekt uvést bez větších potíží v život, a i když po krátkém čase, tak v čase ukázal, že předpokládané výhody skutečně přinesl. Takže nakonec zbývá si položit otázku, komu a čím má zrušení evidence, elektronické evidence tržeb posloužit. Snaha vlády Petra Fialy o zrušení elektronické evidence tržeb zcela postrádá logické a opodstatněné a na první pohled, na první i druhý pohled se zdá, že zrušení je primárně určeno spekulantům a nepoctivcům. Rád bych tedy od předkladatelů tohoto zákona slyšel, kdo či jaká skupina je zamýšleným cílovým příjemcem. Zajímavé je, že vláda, která sebe označuje za rozumnou, dělá toto populistické opatření. Pokud bude vláda Petra Fialy pokračovat v tomto duchu, v příštím roce bychom se mohli nejspíše dočkat návrhu zákona na zrušení světelné dopravní signalizace, neboť semafory jsou drahé, spotřebovávají mnoho energie a jsou velice nákladné na údržbu.

Na závěr bych si dovolil apelovat na všechny kolegy koaliční vládní poslance, aby pro zrušení elektronické evidence tržeb nehlasovali. Tento návrh zákona je populistickou zbytečností, kterou zcela jistě nemáte zapotřebí. Já vám děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Prosím, paní poslankyně. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane ministře, v úvodu musím říct, že se propadá životní úroveň našich občanů, zvyšují se ceny i ceny energií a vláda má přinést opatření ke stabilizaci a nastavit promyšlený mix opatření, která povedou k ekonomické stabilitě. Je opravdu smysluplné, aby podnikatelé přestali využívat moderní pokladní systémy? Odepíšeme veřejné výdaje na inovaci automatizovaného daňového informačního systému, který provozuje Finanční správa? Rozpočtově se jedná jednoznačně o nezodpovědný krok.

Elektronická evidence tržeb je systém elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb. EET je moderní systém rychlé komunikace mezi podnikateli a Finanční správou a je jedním z nejvýznamnějších daňových opatření v České republice.

Právě snížení nepřiznaných tržeb přispívá k postupnému slábnutí fenoménu černých pokut a výplat na ruku, které se sice mohou na první pohled jevit jako velmi výhodné, ve výsledku ale zaměstnanci způsobí nulovou zaměstnaneckou ochranu, například nemá nárok na odstupné nebo výpovědní lhůtu. Podle čísel Ministerstva průmyslu a obchodu se navíc v hostinské činnosti od prosince 2016 zvýšil počet živností o bezmála 9 000. Firmy, které se věnují elektronické evidenci tržeb, připravily pro podnikatele snadná, efektivní, uživatelsky přívětivá řešení, která nezatěžovala podnikání a byla i ekonomicky výhodná. Stačí tiskárna, počítač, notebook, tablet nebo i mobilní telefon připojený k internetu a konkrétní aplikace vytvořená na míru konkrétnímu podnikání se o všechno postará. Ráda bych svým příspěvkem shrnula přínosy EET v digitalizaci, přínosy v daňové a rozpočtové politice a na závěr bych ráda pojmenovala motivaci a naprostou nelogičnost současné vlády. Za dobu svého fungování zabezpečila EET téměř 60 miliard korun dodatečných příjmů pro státní rozpočet. Díky EET máme ve státním rozpočtu každoročně až o 13 miliard víc, a to jenom z prvních dvou vln. V případě zavedení třetí a čtvrté vlny EET by dle odhadu Ministerstva financí došlo k inkasu dodatečných 7,7 miliardy, tedy celkem téměř 21 miliard každý rok. Všem je jasné, že hlavním cílem elektronické evidence tržeb je narovnání podnikatelského prostředí. Má zajistit, aby ti, kteří neplatí daně, neměli výhodu oproti poctivým podnikatelům. Logicky bylo EET od počátku zamýšleno jako plošné opatření pro hotovostní tržby napříč ekonomikou. Jednoznačný a důležitý efekt elektronické evidence tržeb je efektivnější výběr daní. Za fungování přineslo EET do státní kasy o 60 miliard korun více. Sázka na férový výběr daní se tedy dle mého názoru vyplácí. Mezi přínosy EET patří férové podnikatelské prostředí a fungující stát, nižší daňová zátěž, výrazně méně kontrol pro poctivé podnikatele, méně černých výplat na ruku, lidé jsou řádně zaměstnání, tudíž si odvádí peníze na důchod a čerpají benefity od státu jako řádní zaměstnanci, nehledě na to, že díky přiznanému příjmu mohou například čerpat i hypotéku, sleva na dani až 5 000 korun pro nejmenší živnostníky. Vedlejším efektem EET je, že platba kartou je možná téměř všude. Pokud se zruší EET, tak se lidé opět vrátí do dvacátého století. Všem zaměstnancům jsme snížili daň z příjmů na 15 %, to znamená vyšší mzdu o 7 %.

Vynález ODS, daň z nabytí nemovitosti, jsme zrušili a místo slibů jsme opravdu snížili daně a zároveň narovnali podnikatelské prostředí, protože platit daně je normální.

Neustále slyšíme, na co všechno chybí peníze, ale tady státní rozpočet dobrovolně připravíme o 13 miliard.

A hlavní argument? Bude ušetřeno. Proč chce vládní koalice EET zrušit? Šlo o vlajkovou loď minulé vlády, a to je, s nadsázkou řečeno, nutné potopit.